Akorát mám trošičku problém s tím načasováním v současné situaci, kdy to školství, učitelé, ředitelé mají spoustu práce právě s řešením ukrajinských dětí.

Tak jestli by to nestálo za zvážení. A druhá věc.

Tak se chci zeptat, na co konkrétně ty zvýšené finance budou, jestli mi to pan ministr může zodpovědět.

Skutečně to není vlastní obsah dějepisu, zeměpisu, matematiky, na ten budeme mít víc než rok. V rámci těch rámců, jak jsem tady uváděl, na příslušných stránkách najdete odkaz kdokoli má měsíc na to, aby se k těm rámcům vyjádřil. A zas každý, i vy, se může přihlásit do výběrového řízení, k jakémukoli předmětu chcete.

Na základě vyhodnocení té komise supervize by teprve měly být rámcové vzdělávací programy představeny veřejnosti a projít veřejnou či politickou diskusí. Členové školského výboru určitě tu možnost mít budou. Toto celé bude trvat asi rok, což je za mě dostatek času.

Považuji to za nejzásadnější věc, kterou teď české školství potřebuje, a proto tomu chci věnovat speciální pozornost, proto jsme to započali už teď, kdy upřímně řečeno na ministerstvu máme trochu jiné starosti s ukrajinskými dětmi. A k tomu směřovala vaše druhá otázka.

Ta částka taková nemusí být, je to skutečně jenom odhad, který jsem uvedl, protože ty děti tu nemusí být celou dobu, nebo naopak jich může být výrazně víc, můžou se přihlásit do škol hned druhý den, nebo se můžou přihlásit až za devadesát dnů, jak jim zákon ukládá, válka může skončit zítra, může skončit za pět let. Na tyto otázky nemá nikdo teď odpověď, takže těch 17 miliard je řekněme ten maximální rámec. To, co reálně teď potřebujeme a my jsme to rozdělili do dvou částí, první část je teď na tento školní rok, a to jsou věci navýšení rozpočtu nebo navýšení takzvaných krajských rezerv. Teď na konci března budou mít ředitelé čtrnáct dnů na to, aby přepočítali stav žáků a učitelů, ten v polovině dubna zveřejníme, kolik vlastně dětí přibylo, a na základě běžného školského zákona dojde k navýšení prostředků z krajských rezerv, které my doplníme.

Děkuji. A nyní tedy předám slovo panu poslanci Karlu Turečkovi, který se se svou interpelací obrací na řádně omluveného pana ministra Zdeňka Nekulu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

V letošním roce samozřejmě díky válce na Ukrajině můžeme očekávat rekordní zdražení potravin. Růst cen potravin bude pokračovat v průběhu celého roku, kdy u potravin je navíc typické, že změny mají určitou setrvačnost, proto současné skoky v cenách pohonných hmot, energiích se naplno projeví ve druhém až třetím kvartálu tohoto roku.

Celkově je třeba předpokládat, že nepůjde o jednotky procent, ale desítky procent. Situace bude velmi nepříjemná, bude mít dopad na všechny občany a pro určité domácnosti bude mít dopad katastrofický. Je potřeba si uvědomit, že budeme stát před zcela bezprecedentním sociálním problémem.

Každá rozumná vláda by se v takové situaci nebála opřít o produkční potenciál domácího zemědělství, který v České republice není ani zdaleka vyčerpaný. Bohužel, vláda Petra Fialy jde opačným směrem a svými kroky otevřeně říká, že o produkci našich zemědělců a potravinovou soběstačnost nemá zájem. Děkuji za přednesenou interpelaci, bude vám odpovězeno v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně.

Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane ministře, já bych se vás chtěl zeptat, jak je vaše vláda připravena pomoci obcím a krajům v důsledku pádu banky Sberbank. Mnohým obcím a krajům tam zůstalo mnoho finančních prostředků, které jsou v tuto chvíli pro ně nedostupné. Obcím a krajům to způsobuje nemalé problémy. V dopise, který jsem si přečetl, píšete, že budete tyto problémy řešit individuálně. Já tady mám jeden konkrétní příklad a to je kraj Vysočina, kterému tam uvízlo zhruba 2,7 miliard korun 2,4 miliardy kraji a 300 milionů příspěvkovým organizacím, což je celkem 50 % daňových příjmů kraje Vysočina, což je z mého pohledu velice zásadní a kraj Vysočina bude mít problém.